Prosím, pane ministře, máte slovo.

Jedná se tedy o poměrně výrazný posun a díky tomu, že s nimi budeme mít uzavřenu tuto smlouvu o spolupráci v trestních věcech, se naše orgány činné v trestním řízení podstatně snáze dostanou k vykonání takových úkonů formou dožádání na území těch cizích států, jako je třeba doručování písemností, ohledání místa, výslech osob a tak podobně.

To znamená, opravdu zásadním způsobem se rozšíří naše smluvní základna.

Jedná se tedy, jak už jsem říkal, o velmi prospěšnou věc z hlediska efektivity spolupráce v oblasti trestní a moc prosím o souhlas k ratifikaci jak samotné úmluvy, tak i opčního protokolu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Opět bych poprosil některého z přítomných členů zahraničního výboru, aby nás s usnesením výboru seznámil.